Teď bych se chtěl ještě vrátit k jedné věci.

To se nakonec podařilo.

Takže tady bych si dovolil vyslovit ministerstvu a panu ministrovi uznání a poděkování.

Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. To byl jediný písemně přihlášený. Nyní vidím pana poslance Leoše Hegera přihlášeného do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, já bych si dovolil několik málo poznámek k té zprávě, které mají spíš než politický takový technický charakter.

S tím souvisí docela zajímavý vývoj, který nepatří ani tak do naší republiky jako do celosvětového pohledu, který se při takových příležitostech čas od času vyskytne, a to jsou debaty okolo toho, jestli lidstvu prospělo DDT, nebo mu uškodilo.

Já nejsem samozřejmě žádný velký odpůrce aktivistů, kteří bojují za životní prostředí.

Tak to jsou extrémy. Ale ti komáři přece jenom určité riziko jsou a chtěl jsem na to upozornit.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.

Děkuji. Ale budu se snažit vejít do těch dvou minut.

Já jsem chtěl ale upozornit na věc, která je aktuální a která s životním prostředím extrémně souvisí, zmiňovali ji tady i mí předřečníci a týká se nedostatku vody a problému sucha v ČR. Postavit přehradu znamená do budoucna provést změnu, která je nevratná. Taková záležitost by měla být opravdu promyšlena všemi směry.

Já jsem se dozvěděl, že se má nebo existuje nějaká studie, že se má stavět přehrada na Berounce. Já dnes budu interpelovat ministra zemědělství, který má tuto záležitost na starosti.

Myslím si, že máme především prozkoumat krajinu z hlediska možností obnovy rybníků. Česká republika v minulosti přišla opravdu o desítky tisíc rybníků a vodních ploch.